Což je dobrá zpráva. Jinými slovy jsme soběstační, co se týká výroby elektrické energie dokonce i potom, co bychom odečetli plyn.

To je realita, která ve finále nedává vládě prakticky žádný manévrovací prostor pro to, aby zásadním způsobem mohla ovlivňovat celou řadu věcí.

Nemyslím tím teď průmyslová, ta je rovněž dána jasně, ale myslím tím energetická, zejména s ohledem na dovoz plynu.

Ten nás bude stát 600 miliard korun a výroba elektrické energie je na úrovni pod 3 %. Takže se nedivme, že je zde nechci říct takřka celospolečenský odpor, ale dost zásadní odpor vůči obnovitelným zdrojům, zejména tedy vůči fotovoltaice, což samozřejmě není dobře.

Toto jsou základní východiska, bez kterých nedáme dohromady žádné řešení. Řešení nicméně začala připravovat vláda. Víme všichni, že ten problém začal už na konci minulého roku a eskalovat začal někdy v březnu tohoto roku poté, co byla zahájena agrese. Od té doby upozorňujeme jako opozice na celou řadu problémů, na rostoucí ceny a navrhujeme, a neříkám, že geniálně, ale navrhujeme relativně velké množství řešení. To bych tolik možná vládě nevyčítal, to, že se situace mění a že musí reagovat na aktuální situaci. Problém je v tom, že vláda podcenila prakticky vše. Slibovalo se. Vysvětlovalo se, co možná nastane. Hledaly se důvody.

Protože je dost komplikovaný ve smyslu té distribuce.

Ale od té doby už bylo zcela zjevné, že ty ceny eskalují takovým způsobem, že energetický úsporný tarif už bude za svým zenitem ještě v době, než bude uveden v život. Jak to dopadlo, všichni víme. Ještě na konci srpna vláda kategoricky říkala, že jakékoliv zastropování nepřipadá v úvahu, že to je populistické a extremistické řešení, aby čtrnáct dní poté přišla s tím, že se bude zastropovávat. Co tím deklaruji? Má připravené různé scénáře.

K tomu všemu vláda dost naivně vsadila na jednotné evropské řešení.

Jak to dopadlo, všichni víme. Nastal zlom. Ano, ceny vyskočily na pár desítek hodin do absolutního extrému. Ty ceny, když se podíváme, například plynu, tak jsou červenec, srpen, září, dokonce teď jsou možná nižší, než byly ještě na konci července.

Připravili jste model takový, že se zastropuje.

Toto nepochopí nikdo. Nikdo nepochopí, že Česká republika, která dovede vyrábět za 500 korun za megawatthodinu, která je exportérem, která má dostatek elektřiny, dokonce přebytek, tak ho prodává v České republice za vyšší ceny než země, které ho od nás kupují.

Toto nepochopí vůbec nikdo. Druhá věc je nastavení stropu. Vy říkáte 7 až 9 tisíc korun. Stále chci zopakovat jenom jednu věc. Vyrábíme za 500 korun za megawatthodinu. V tom je to, co se snažíme celou dobu sdělovat. Ano, je to tak. Ale zachránili jste je tak, že to nebude tedy těch dvanáct, ale bude to sedm až devět tisíc.